Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, skončil čas určený pro jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany a budeme pokračovat v našem jednání. Zaznělo závěrečné slovo pana ministra, nezaznělo ještě závěrečné slovo zpravodaje, resp. zpravodajů.

Takže nyní je na řadě pan poslanec Marek Novák buď se závěrečným slovem, a pokud nemá zájem o závěrečné slovo, tak ho prosím, aby nás provedl procedurou hlasování.

Ještě se řeší něco ohledně procedury. Ano, rozumím.